My to připravujeme. Určitě jsme se zavázali, že to ukážeme. Ale samozřejmě i na základě těch výjezdů do krajů jsme našli zdroje na základě požadavků starostů obcí a měst a primátorů.

7,4 miliardy jsme dali na zlepšení zdravotní péče. A tak dále. Mohl bych to tady číst strašně dlouho. Takže je jasné, že naše vláda má výsledky. A já chci poděkovat všem ministrům za jejich činnost a aktivitu. To, že občas máme v rámci vlády nějaké názorové rozdíly, je jasné. Nicméně je řešíme. Vyřešili jsme i rodičovský příspěvek.

Vzorem!

A hlavní cíle se nemění. My skutečně postupně realizujeme ten projekt a samozřejmě cíl je, aby občané, firmy, živnostníci lépe komunikovali se státem. 3. října jsme schválili program Digitální Česko. Takže my realizujeme ty věci. A je jasné, že postupujeme možná ne až tak rychle, jak bychom si představovali, ale zkrátka výsledky jsou jasné. Už tady nechci moc dlouho zdržovat. Chtěl bych jenom zopakovat to, že není důvod, aby vláda skončila. Naopak vláda se má čím pochlubit a jsem přesvědčen, že jednotliví ministři si to tady odprezentují. Takže já beru tuhle iniciativu jako jenom pokus destabilizace naší země a já doufám, že to nikdo nemyslí vážně, ty předčasné volby.

A samozřejmě je tam plno legislativních návrhů. Takže pokud ve Sněmovně budeme více trávit čas debatou nad zákony než nad Babišem, tak určitě tím společně pohneme dopředu.

Naopak máme jasné výsledky. A já pevně doufám, že dnes poslanci naši vládu podpoří a nebudou hlasovat pro nedůvěru. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Věnovat jí celý den Sněmovny a s ním i pracovní den stovek lidí placených z veřejných peněz je podle mého názoru učebnicovým plýtváním. Ale takové je přání opozice.

A rok této vlády je dobrou příležitostí pro bilanci toho, co se jí povedlo a co naopak ne. Jaký je výsledek dvanácti měsíců práce zde přítomné opozice? Možná by stálo za to spočítat, kolik legislativních návrhů ve prospěch pravicového voliče prosadili poslanci ODS, protože ty návrhy byly natolik dobré, kvalitní a jejich nositelé natolik přesvědčiví, že dokázali vyjednat jejich podporu.

Určitě nepůjde o hodnocení 365 dnů druhé vlády Andreje Babiše. Mám z televizních diskusí s předáky opozice dobře odzkoušeno, že před otázkou, co se jim přesně nelíbí na zvyšování důchodů nebo podhodnocených platů, raději utíkají. Tipla bych si, že se nedostane ani na hodnocení toho, jak se vládě daří vybírat daně.